Je jasné, že lesy v České republice patří k národnímu bohatství, patří k přírodnímu bohatství, které dává České republice unikátní ráz, lidé tam rádi chodí a vnímají to jako národní bohatství. Rád bych se zeptal, jaké důvody k této unikátní transakci, která nemá obdoby posledních 20 let, vedly.

Vzniká tak obrovská nejistota, ohroženy jsou stovky pracovních míst, lidé, kteří mají obrovskou nejistotu o to, jaká bude jejich práce, co s nimi bude.

Ještě zmíním jedno důležité číslo.

Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.

Děkuji za slovo.

Takže asi tak na začátek za mě. A teď vám tady přednesu, co tady mám napsané.

Takže v žádném případě nemohu souhlasit s tím, že převod práva hospodaření probíhá netransparentně, utajeně, či dokonce překotně. Znovu opakuji, že se fakticky nejedná o žádnou majetkovou transakci.

Ohledně údajné účelovosti a netransparentnosti připraveného převodu si dovoluji sdělit, že uvedená změna majetkových vztahů byla dlouhodobě projednávaná s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem obrany a následně vyústila v informaci podanou vládě České republiky. Informaci vláda neschvalovala, je to v kompetenci ministra.

Převod divize Mimoň nemá mimo jiné řešit pouze otázku výkonu lesnické činnosti na území příslušné divize, ale předpokládá se rozšíření činnosti této organizační jednotky, která by měla zasahovat na území, která jsou spravována Lesy České republiky a která by měla zvrátit dosavadní negativní vývoj šíření kůrovce v dané lokalitě, zejména zlepšit operativní možnosti Lesů České republiky v boji s kůrovcem v předmětné oblasti, které budou vycházet z využití vlastních kapacit tohoto státního podniku.

Rovněž kategoricky odmítám tezi účelového vyvedení zemědělských pozemků.

Komplexní směna obor i trvale travních porostů je tedy zřejmým a racionálním krokem.

Děkuji.

Říkáte, že to bylo léta připravováno.

Děkuji. A prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.

Já skutečně nejsem odborník na lesy. Znalecké posudky. V návaznosti na otázku absence ocenění převáděných majetků si dovoluji sdělit, že převod je realizován jako bezúplatný, takže nikdo nic nikomu neprodal, přičemž zákonem není uložena povinnost, aby v případě převodu práva hospodařit bylo nutné zajistit zpracování znaleckého posudku.